Děkuji panu ministrovi.

Nyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Bohuslava Chalupu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády. Na úvod chci poznamenat, že ač mám jako zpravodaj možnost zde exhibovat, neučiním tak, protože nechci plýtvat vaším časem. Naopak chci zdůraznit, že zde reprezentuji výbor pro obranu, práci celého výboru pro obranu za celé dva roky, kdy i tato norma doplňuje celý komplex branné legislativy, kterou si výbor pro obranu opravdu poctivě odpracoval, za což kolegům ve výboru chci poděkovat. Nyní k vlastní zpravodajské zprávě.

Je předkládán v návaznosti na rozhodnutí o výrazném posílení sil NRF, o kterém rozhodly členské státy NATO v červnu 2015. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Černochová. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, hezké odpoledne. Exhibovat a plýtvat naším časem tady řekl kolega. Já nevím, jak pan kolega Chalupa, vaším prostřednictvím pane místopředsedo, ale myslím si, že my všichni, kteří jsme ten materiál četli, si uvědomujeme vážnost tohoto kroku, váhu tohoto kroku. My posíláme o více než 360 osob do zahraničí . A plýtvání časem? Já myslím, že tady plýtváme časem na jiné nesmysly, než jsou mise, které já považuji za velmi zásadní tisk.

Chápu, že jde o žádost Severoatlantické aliance, a jsem přesvědčena stejně jako moji kolegové z ODS, že je správné jí vyhovět. To znamená, že toto navýšení počtu pro NRF má podporu mou i podporu občanských demokratů. Ostatně chci připomenout, že právě občanští demokraté vždy zastávali názor, že je lepší proti hrozbám a zlu zasahovat mimo naše hranice než u nás doma. A vývoj v posledních letech tomuto přístupu dává zcela za pravdu. Dovolím si však dva okruhy připomínek. Jeden okruh připomínek je k procesu a druhý okruh připomínek je k legislativnímu rámci. První se týká toho, že takto důležitý materiál, ne materiál, na kterém plýtváme svým časem, je předkládán na poslední možnou chvíli. Od pana ministra ani pana zpravodaje tady na toto téma nezazněla žádná zmínka o tom, proč tomu tak je. Nezazněla ani omluva nám všem, proč tomu tak je. Neřekla bych, že... Neřekla bych nic a pan ministr to ví, pokud by šlo o okamžitý požadavek, na který je nutné flexibilně reagovat. To ovšem není tento případ. A měli jste to tady zmínit. Je snadno prokazatelné, že se tento materiál připravoval od počátku léta a do meziresortního připomínkového řízení šel 11. září letošního roku. My jej dostáváme ovšem na stůl v polovině prosince.

My vlastně permanentně zasedáme třetí týden a dostáváme to sem v ten poslední den, poslední minutu naší schůze, která bude ukončena, a v úterý máme mimořádnou schůzi. Ne, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, tak to chodit nebude. Tak to není možné, aby to chodilo! Vysíláme lidi do zahraničí, kde nasazují život za Českou republiku. Vy jste se dneska neuráčili tady mít ani stojedničku, vážení členové vládní koalice! Uvědomujete si to? Uvědomujete si to, že rozhodnutí o tomto tisku závisí na hlasech opozice?

Myslím si, že si to ale všichni pamatujete.

To se týká nejenom požadavku na schvalování vysílání sil bez znalosti konkrétního místa působení a mise, ale i takzvaných sil velmi rychlé reakce Severoatlantické aliance. Ty mají být důležitým nástrojem NATO a měly by být schopné vyrazit do akce během 48 hodin. Což není dostatečný časový rámec pro schválení jejich vysílání, jak poměrně striktně stanovuje Ústava. Všichni to víme, všichni jsme... nebo většina podpořila mé usnesení, které je více než rok staré. Nestalo se nic. Smyslem výše zmíněného doprovodného usnesení tedy mělo být vyvolání debaty a přípravy změny tak, aby byla ČR schopná bezproblémově plnit své závazky a aby se vláda mohla chovat flexibilněji. Nebýt několika poslanců z ústavněprávního výboru a výboru pro obranu, kterým za toto děkuji, že společně se mnou neustále žádali ústavněprávní výbor, aby se tou situací zabýval. Alespoň jsme na konci léta začali diskutovat možné řešení.